Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, tady naše oblíbené téma emisní povolenky, velmi mě k tomu nutí dneska cena energií dopadající na občany České republiky. Jenom řeknu, co konstatovala Evropská komise, když jsme ji upozorňovali na to, že emisní povolenky se staly předmětem spekulací. Evropská komise vyhlásila, že enormně drahé povolenky nejsou výsledkem investičních nákupů nevýrobních subjektů, a naprosto odmítla tvrzení některých účastníků trhu, že se emisní povolenky staly předmětem spekulací. No, co se stalo minulý týden? Agentura Bloomberg vydala toto prohlášení: prudký pokles cen emisních povolenek, který začal v den invaze Ruska na Ukrajinu a pokračoval až do 7. března, byl podle analytiků způsoben zejména spekulativními obchody. Pan bývalý premiér Babiš na to upozorňoval už minulou vládu. A nyní se bude dít co?

A jenom bych tady řekl nějaké příměry.

Takže budu žádat informaci, jakým způsobem bude pan ministr postupovat při vyjednávání změny směrnice. Děkuji.

Další, kdo je připraven se svou interpelací, je pan poslanec Josef Flek, který přednese svou ústní interpelaci na ministra školství pana Petra Gazdíka. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Byly to dva roky částečně zavřených škol, doba karantén, online výuky, a nyní už zmíněná uprchlická krize, se kterou se bude potýkat asi každá česká škola. Jak nás ujistíte, že se Ministerstvu školství podaří vrátit výuku opět do normálu, a jaké kroky v tomto podniká? Děkuji za odpověď. Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. A nyní bych požádala pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana Petra Gazdíka. Pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče, chci vás ujistit, že na problémy, které máme po covidu, jsme ve školách nezapomněli. To, že teď tady máme válku, to, že příliv uprchlíků je další komplikací pro naše školy, ale zároveň výzvou pro Českou republiku do budoucna, to je pravda.

Děti měly program zdarma, vše bylo hrazeno z dotace ministerstva.

Cílem investice je zajistit, aby bylo digitální vybavení dostupné všem žákům, a tak předejít digitálnímu vyloučení.

Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za obsáhlou odpověď. Já bych se chtěl zeptat ještě, zda by bylo možné říci, jaké konkrétní kroky máte pro tento rok nachystané jako Ministerstvo školství. Děkuji a požádám pana ministra školství o odpověď. Pane ministře, máte slovo. Ty samozřejmě budou teď nějakým způsobem kombinovány s podporou také výuky češtiny a podpory v rámci psychických problémů nebo začlenění ukrajinských dětí, o těch teď vyjednáváme s Evropskou unií, aby tyto prostředky Národního plánu obnovy mohly být rozšířeny právě v důsledku toho, že do České republiky podle odhadů přijde nebo už přišlo více než 100 000 ukrajinských dětí, a ty cíle, které jsou v rámci Národního plánu obnovy v důsledku nemoci covid19 a dlouhodobých problémů dětí v sociálním vyloučení, tak jsou velmi podobné paradoxně, jako mají ukrajinské děti, které budeme začleňovat. Takže tady ty aktivity se budeme snažit nějak podporovat vzájemně. A já už jsem byl na návštěvě v Bruselu a Evropská komise už přislíbila, že ty prostředky v rámci této oblasti navýší.